Již dnes se potýkáme s nedostatky dostupnosti léků v České republice, chybí některé léky nejen proto, že dochází k výpadkům ve výrobním a distribučním řetězci, nebezpečné závislosti Česka a Evropy na asijských producentech účinných látek a neočekávaným souběhům některých infekčních nemocí. Zakopaný pes je také v našem systému stanovování cen a úhrad za léčiva. Toto ještě v následujících letech uslyšíme několikrát.

Dotýká se významně rovněž nových nákladných inovativních léčiv, která jsou stále pod patentovou ochranou.

Nelze prostě vytrhávat z kontextu a uvádět čísla spotřeby po týdnech, jako to udělal minulý týden například na konferenci premiér Fiala. Pro korektnost je třeba říct, že čísla, která uvedl pan premiér Fiala, jsou správná a pocházejí ze zdroje, a věřím, že i pan premiér by byl schopen říci, z jakého zdroje. Za to si zaslouží pochvalu. Uvedu proč.

Nikdo nezareaguje na to, když na tiskové konferenci je oznámeno, že byly zajištěny léky z Koreji a proces půjde standardním způsobem.

Děkuji. Poprosím o dodržování času.

Prosím, vašich pět minut, pane poslanče.

Děkuji.

Paní poslankyně, vašich pět minut, prosím. Děkuji, vážená paní předsedající.

Možná to vyjadřuji jinak než kolegové, možná techničtěji, ale už na základní škole se aspoň většina z nás učila, že 3 se nerovná 2, že to je nerovnice, že to není rovnice. Prosím vás, na Moravské Ostravě a Přívozu, což je centrální obvod Ostravy, takového malého 300tisícového města, přišlo panu starostovi, že se ruší dvě pobočky pošty.

Nebo lže ten, kdo poslal panu starostovi dopis: Rušíme vám pouze dvě pobočky.